Předložený návrh uvede ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Prosím, paní ministryně, máte slovo. Děkuji, paní předsedající, vážení zákonodárci, takže dnes již podruhé.

Součet příspěvku a náhrady mzdy nepřekročí 90 % průměrného výdělku daného zaměstnance. Pokud ano, tak bude příspěvek krácen.

Nárok má nejpozději do tří měsíců. Co se týká zhodnocení nebo vyhodnocení efektivity takzvané izolačky, ta bezpochyby zafungovala, díky ní lidé více dodržovali karantény.